Připomínám, že rozprava byla ukončena, zazněla i závěrečná slova ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové, která byla pověřena zastoupením ministra kultury Antonína Staňka, a senátora Zdeňka Nytry. Přistoupíme tedy k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.